Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený kolego Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího. Je to samozřejmě více než tři roky.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedo.

To bych si ani nedovolil tady komentovat. Je mi úplně jedno, co říkal pan tehdejší kandidát do Senátu, pan předseda Okamura, jak vidí Senát. Vadila mi ta forma. Prosím vás, přece tohle nepatří tady na půdu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážené dámy a pánové, myslím, že se diskuse posunula správným směrem, protože my, jako naše hnutí Úsvit, jsme podali v pátek do systému zákon o celostátním referendu.

Doufám, že to tady projde. Potřebujeme jejich ústavní většinu. Takže doufám, že se k tomu postaví, tak jak říkáte, že budou podporovat demokracii pro občany, odhlasují demokratický zákon o referendu, který, doufám, vyjde z Poslanecké sněmovny po všeobecném většinovém konsenzu. Jsme ochotni o tom diskutovat, upravit parametry tak, aby aspoň nějaký zákon prošel, nemáme problém upravit ty parametry, nemusí se toho vláda bát. Pojďme k tomu dát kladné stanovisko, pojďme to propustit v prvním čtení, pojďme všeobecným konsenzem 120 hlasy udělat to tak, abyste se všichni cítili komfortně, a pak to půjde do Senátu, senátoři budou mít prostor se vyjádřit, zdali jsou demokraté, zdali budou chtít hlasovat a umožnit občanům referendum, a máme to vyřešeno. Když si pak občané sesbírají odpovídající počet podpisů, tak si závazně mají možnost vymoci zrušení Senátu. To je demokratické, to je správné, to prosazuje naše hnutí. Myslím, že je úplně v pořádku.

Máte slovo. Pane předsedo, dovolte, abych vás požádal, abyste respektoval jednací řád, protože jsme v bodě, ve kterém projednáváme návrh státního rozpočtu, nikoli návrh zákona o všeobecném referendu, tzn. žádám vás, abyste ty, kteří mluví, vedl k věci.

Ten váš život je provázen samými takovými úkornými věcmi, které vás provázejí, do politiky jste vlastně nechtěl, patrně jste se nechtěl stát ani premiérem, teď zase do vašeho života doputoval rozpočet, ke kterému se vlastně nehlásíte. Tak jenom vám chci vyjádřit, že je mi líto, že se vám ve vašem životě takové věci dějí. To je potřeba říct jako fakt, ať už se vám to líbí, nebo ne. A jestliže se vám ten rozpočet nelíbil, měl jste plné právo říct: To není rozpočet naší vlády, my to chceme jinak. Měl jste možnost ho přepracovat, přijít s jiným návrhem a říct prostě, že chcete jiný návrh rozpočtu, aby byl rozpočet vaší vlády.

Buď řekněte, že ten rozpočet chcete schválit, protože s ním jako vláda chcete pracovat a považujete ho za svůj, anebo řekněte, že ten rozpočet je špatně, že pro něj hlasy nechcete a že ho chcete přepracovat. Ale není možné se tvářit, že ten rozpočet chcete jenom napůl.

V průběhu jednání a v prvním čtení jsme tak učinili a ukázalo se, že jsou podfinancované sociální služby, protože se do nich bohužel nepodařilo na platy sociálních pracovníků dostat zhruba 3,4 miliardy. Toto navýšení vláda schválila, ale bohužel to v rozpočtu není.

Proto za KDUČSL mohu říct, že je pro nás naprosto klíčové směrem ke státnímu rozpočtu, aby došlo k navýšení prostředků na platy státních zaměstnanců, protože to vnímáme jako zcela zásadní k tomu, jakým způsobem budeme dál s rozpočtem pracovat. Ale vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Není možné, abyste říkal, že rozpočet, který budeme schvalovat, není váš. Buď řekněte, že ho chcete schválit a chcete pro něj hlasy, a ten rozpočet váš je, anebo řekněte, že s ním nesouhlasíte a hlasy pro něj nechcete. Ale prosím vás, už se nevymlouvejte. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, se zájmem jsem si poslechl pana kolegu Bartoška, který byl ve vládě, nebo jeho strana byla ve vládě, čtyři roky, a teď by nám ten rozpočet chtěl přišít.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Bartošek.

Já jsem jasně řekl, že jsme se podíleli na přípravě tohoto zákona a že se nezříkáme zodpovědnosti.

Máte slovo, pane poslanče. Ano, já to říkám na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, budu to říkat asi i tady, ale musím reagovat na kolegu Bartoška prostřednictvím pana předsedajícího.